Nyní má slovo paní poslankyně Pekarová a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové.

Jedná se o osoby, které pečují o jiné osoby závislé v různém stupni pomoci na druhých. Tato péče je poskytována mimo registrované sociální služby, jejichž kapacita je omezená. Cílem zavedení tohoto institutu bylo právě odlehčit sociálním službám, umožnit závislým osobám zvolit si svobodně způsob poskytované péče, protože stát a jím registrované sociální služby se nemohou postarat o všechny závislé osoby, které by to potřebovaly.

V zákoně o důchodovém pojištění smluvní asistenti zatím zmíněni v okruhu pojištěných osob nejsou a můj pozměňovací návrh má za cíl právě toto změnit.

Není to nějaké obrovské, dramatické oslabení toho principu, pokud budeme brát ta 2 %, ale prostě je to oslabení tohoto principu a s tím musím nesouhlasit. Myslím si, že princip zásluhovosti bychom měli zachovat v současné míře, a proto tedy předkládám tuto změnu v zákoně.

Jak všichni víme, demografický vývoj je v tomto směru bohužel velmi neúprosný. A už nebudu opakovat slova o důchodové reformě.

Určitě si vzpomínáte, že to proběhlo mediálním prostorem.

Děkuji paní poslankyni Pekarové a nyní požádám o vystoupení pana poslance Kaňkovského a připraví se paní poslankyně Richterová. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové.

Pozměňovací návrhy, o kterých se nyní zmiňuji, jsou v hlasovací proceduře pod písmenem D. Celkem se jedná o tři návrhy. Dva návrhy se týkají minimální doby účasti na důchodovém pojištění, která je nutná pro přiznání starobního důchodu.

S tímto problémem se setkáváme i v současnosti, přestože je enormně nízká nezaměstnanost. U těchto lidí pak dochází často k situaci, kdy jim schází rok, dva nebo pět do naplnění minimální doby účasti na důchodovém pojištění. A tady je třeba říci, že současná hranice 35 let, ke které jsme se propracovali, je v rámci Evropské unie i mimo členských států Evropy ojedinělá. Pouze Bulharsko má tuto hodnotu na 40 letech. Jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu pojistného snížit, a proto navrhujeme, aby nárok na starobní důchod vznikl pojištěnci už tehdy, jestliže byl účasten důchodového pojištění nejméně 25 let, nebo variantně 30 let. Jak tady řekl pan ministr, tohle je poměrně zásadní změna. My ji vnímáme v tuto chvíli hlavně jako apel na ministerstvo k té už tady mnohokrát zmiňované důchodové reformě, nicméně je to problém, který trápí celou řadu našich občanů. Ten další návrh je veden snahou ocenit ženy matky navazuje to na pozměňovací návrhy, které jsme představili, a už o nich tady dneska hovořila kolegyně Pavla Golasowská které řádně vychovávaly své děti, tedy nové daňové poplatníky této země.